Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny.

Hodně jsem si přál, aby to byla dávka systémová, a to si řekněme na rovinu, není to systémová dávka.

Takže i s tím jsem ochoten se smířit. Přál jsem si, aby to bylo rychlé.

Takže předem děkuji případně za podporu toho vládního návrhu zákona. Děkuji. Otevírám podrobnou rozpravu, kde eviduji čtyři přihlášky.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Tímto se hlásím ke svým třem pozměňovacím návrhům, které jsem podrobně odůvodnila v obecné rozpravě.

Já vám tímto děkuji.

Nediskutujete tady u toho mikrofonu. Prostě mlčíte a potom využijete závěrečné slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Je velká škoda, že jsme nemohli reagovat na pana ministra. Já se nestydím to je pro pana kolegu Bauera za to, že jsem populista, protože náš návrh byl skutečně směrem k tomu, abychom ty peníze dostali mezi lidi, kteří je nepochybně nejvíc potřebují, a pokud je nedostanou, tak se tady ještě dočkáme dalších věcí a stejně nakonec se všichni budeme muset shodnout, že ti lidé si ty peníze zaslouží.

My jsme říkali, z jakých důvodů to není možné, takže teď jsme si obrátili ty role.

Děkuji.

No, nevím, jestli je populistické to, co mi denně píší desítky lidí.